A tahle situace prostě zde byla v předchozím volebním období. Podle slovenského rejstříku konečných vlastníků a on v České republice není veřejný a vláda se tomu brání, my jsme i navrhovali třeba podmínění státních zakázek firmám, u kterých není jasný konečný vlastník, prý by to byla přílišná byrokracie koukat se do té tabulky, kdo tedy ve finále je konečným vlastníkem se ukázalo, že Andrej Babiš je stále v pozici tzv. osoby obmyšlené, tudíž on je ten beneficient. Toliko ke zjištění ze slovenského rejstříku konečných vlastníků. Ale my jsme získali analýzy evropských právníků ze severských zemí, které definují tuto pozici stále ve střetu se stávající legislativou České republiky z předchozího volebního období.

Už jsme v roce 2018.

My jsme se nesetkali příliš s nějakou odezvou.

A odpovědí tedy bylo, že se Evropská komise, resp. ti jednotliví komisaři tím budou zabývat, a že tedy dají nějakou metodologii, popř. provedou šetření.

Jinak máme k tomu řadu dokumentů.

A já už budu pokračovat spíše letem světem, protože těch událostí se udála celá spousta. My jsme se dozvěděli, že tedy Evropská komise bude šetřit střet zájmů Andreje Babiše a provede audit, který ale nesahá do toho období od platnosti evropského nařízení, ale do toho předchozího období. Takže ta data, která si Komise vyžádala od jednotlivých rezortů, které jsou zodpovědné za rozdělování dotací, se týkala toho období před platností, kde tedy evidentně jsou také pochybnosti. Vlastně v posledním měsíci minulého roku se na veřejnost dostala, a já tak trochu věřím, že tam zabojovala i nějaká čest těch právníků, kteří fungují pod Evropskou komisí, protože oni vypracovali právní analýzu, která potvrzuje střet zájmů českého premiéra, a tuto když předávali Evropské komisi, tak se dostala na veřejnost. Takže někde od prosince od právního oddělení Evropské komise, což je těleso, které má celkový počet zaměstnanců asi 400, tak ne každý je z nich právník, ale není to nějaké právní oddělení dvou lidí, které píše ad hoc analýzy na objednávku, jak se mi zdá, že se občas děje v České republice, když někdo potřebuje zdůvodnit nějaký svůj krok.

Výsledky toho auditu a vlastně ten závěr šetření Evropské komise bude v režimu neveřejném, dostane ho vláda. Vláda má dva měsíce na to, aby se Evropské komisi k tomuto výsledku šetření vyjádřila. To nás dává časově někdy do června, července. To už bude zvolen nový Evropský parlament, bude se ustavovat Evropská komise a ten stav, kdy premiér České republiky podle zjištění právníků Evropské komise je ve střetu zájmů, máme zastaveno proplácení dotací firmě Agrofert z EU, ne, že by ty dotace dál nešly z našich národních zdrojů, takže ten bude trvat minimálně tuto dobu, než dojde k nějakému rozhodnutí. Proto my jsme chtěli na základě tohoto vyjádření komisaře Oettingera, který byl kritizován evropskými poslanci za tento liknavý postup, a my jsme se museli obrátit znovu na Evropskou komisi, a pokud tady nebude nějaké řešení v zákonných termínech, budeme muset pravděpodobně jít až k Evropskému soudnímu dvoru pro tu nečinnost, tak jsme chtěli, aby Sněmovna jako orgán, který kontroluje vládu, a aby jako i vláda vyslala signál Evropské komisi, popř. jsme se domluvili zde s vládou, že ty výsledky, pokud to bude možné, zveřejní jak Evropská komise, tak i vláda v momentě, kdy je obdrží, anebo zpracuje tu odpověď tak rychle, aby se to skutečně stihlo ještě v tom původním složení Evropského parlamentu, aby občané i politici, opoziční politici, politici vládní koalice prostě viděli, jaká ta věc opravdu je. Tento bod nebyl zařazen.